Také děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Co se týká jednání ohledně toho navýšení, tak jsem zmínila, že naše čísla tady se hovoří o 2 miliardách výpadku. Tak my máme třetinovou informaci, naše propočty, a proto by bylo dobré, když chceme jednat, aby mě někdo v této věci oslovil.